Ekonomický růst by měl být tažen hlavně domácí poptávkou.

Příspěvek zahraničního obchodu k ekonomickému růstu by se měl udržet na mírně kladných hodnotách. Poněkud rychlejší nárůst hladiny spotřebitelských cen by se měl postupně zklidňovat a průměrná míra inflace by se měla vrátit k inflačnímu cíli České národní banky ve výši 2 % mírně pod jeho úroveň. Nezaměstnanost.

Hrozí, že nedostatek pracovních sil zejména v některých regionech či profesích by se mohl stát výraznou bariérou pro další ekonomický rozvoj. Tomu by měl zabránit zejména dynamický růst investic, které by zvýšily produktivitu práce. Nárůst mezd a platů, které jsou nejdůležitější ekonomickou základnou pro příjmovou stranu státního rozpočtu, by se měl pohybovat v blízkosti dynamiky nominálního hrubého domácího produktu.

Nyní bych vás ráda podrobněji seznámila s některými tituly příjmové strany střednědobého výhledu státního rozpočtu v návrhu na léta 2019 a 2020.

Celkové výdaje jsou bez prostředků EU.

Na výdajové straně rozpočtu patří k nejdůležitějším sledované mandatorní sociální výdaje státního rozpočtu.

Dovolte, abych se ještě zmínila závěrem o některých dalších zásadních výdajových oblastech státního rozpočtu. O kolik budou navýšeny platy, bude předmětem diskuse na vládě a se sociálními partnery při sestavování návrhu státního rozpočtu na rok 2019.